Já jsem se přihlásil s přednostním právem, ale už se všichni rozcházeli, protože si sociální demokracie vzala pauzu na jednání klubu. Proč se tak stalo?

Mělo se to projednat, sociální demokracie si vzala pauzu. Opět tedy jako při minulém jednání Sněmovny se nejedná o nic jiného než blokovat projednání tohoto původně vládního zákona, jeho senátní verzi. Mě to velmi mrzí, ale evidentně není v zájmu vládních stran vůbec tento tisk doprojednat a učitelům nabídnout perspektivu v jejich povolání, která se nebude odvíjet od toho, co kteří politici slíbí v kampani nebo následně hlasují ve Sněmovně.